Návrh nebyl přijat. Senátní návrh. Je tomu tak, takže budeme hlasovat.

Takže informace je kompletní. Zeptám se, zda všichni vědí, o čem hlasujeme. Pokud ano, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Nyní návrhy pana předsedy Stanjury.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Hlasování má číslo 23, přihlášeno je 171, pro 70, proti 80, tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Další návrh pana poslance Stanjury, a to bod s názvem Stanovisko vlády k návrhům Evropské komise na reformu azylové a imigrační politiky Evropské unie. Je to tak správně, pane předsedo?

První by byla zítra, tzn. ve středu, jako první bod odpoledne. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Výborně, děkuji.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které padly. Nikdo nemá námitek. V tom případě bychom hlasovali o celém návrhu pořadu této schůze ale registruji přednostní právo pana předsedy Kalouska. Děkuji. Dámy a pánové, já vás nebudu zdržovat.

Pan ministr vnitra v nedělní diskusi se mnou s hrdým čelem říkal, že do konce tohoto týdne bude mít všechny podklady a že pak nemá problém předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a všechno to vysvětlit. A my jsme si přáli, aby ta rozprava skutečně proběhla, protože kde jinde by měla proběhnout než v Poslanecké sněmovně, které se vláda České republiky a ministr zodpovídá.

My nemůžeme rezignovat na to, že tady ta diskuse proběhne. Prostě byť jsme si nepřáli žádné mimořádné prostředky, přáli jsme si věcnou diskusi, vy sami svým nestatečným přístupem jste nás donutili k tomu, že po dohodě s kolegy z ODS vám mohu oznámit, že bude mimořádná schůze na toto téma a že prostě ta diskuse tady musí proběhnout. A tím, že ji odmítáte, tím, že před tím, co se stalo, strkáte zbaběle hlavu do písku, pak, promiňte, pak neděláte nic jiného, než že ohrožujete důvěru Policie České republiky.